Já ještě do té rozpravy vstoupím a upřesním to.

V případě, že vznesete námitku proti mému postupu, dám o tom hlasovat. Já jsem to tak vnímal. Takže ještě pan předseda Stanjura.

A z toho vznikají ty zmatky.

Byla vznesena námitka proti mému postupu.

Kdo je proti?

Dle mého je nehlasovatelný.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Stanovisko nesouhlasné. Pan ministr? Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. B19, Ministerstvo dopravy. Stanovisko nesouhlasné. Pan ministr? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Souhlasné stanovisko. Pan ministr? Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Ten je identický s pořadovým číslem A12, to jsou památky. Paní kolegyně Kovářová. Paní poslankyně Kovářová.

Já bych ráda vznesla námitku s tím, že Poslanecká sněmovna má teď možnost reparátu. Děkuji.

Vzhledem k tomu, že víceméně se jedná o stejné částky ze stejných kapitol, tak se ztotožňuji s názorem pana zpravodaje, že tento návrh není hlasovatelný.

Kdo je proti tomu?

Námitka nebyla přijata. Můžeme pokračovat.

Vaše stanovisko? Děkuji. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto přednesený návrh. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pane místopředsedo, pokud není nějaká námitka, tak jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy jak z usnesení rozpočtového výboru, tak ze druhého čtení. Děkuji. Chcete vystoupit ještě předtím, než budeme hlasovat závěrečné hlasování? Děkuji za slovo. Já už nechci k rozpočtu, ale jenom k té proceduře. Vážený pane předsedající, vážený pane zpravodaji, já si myslím s úctou k vám , že nemůžete rozhodovat za Poslaneckou sněmovnu, který návrh je hlasovatelný a který je nehlasovatelný. Notabene zvlášť v případě, když ho podávají rozdílné osoby. A já si myslím, že o tom, jestli je ten návrh hlasovatelný, nebo nehlasovatelný, byť by se lišil jen v jednom jediném slově, by měla rozhodovat Poslanecká sněmovna. Já se nechci přít, vážený pane kolego prostřednictvím předsedajícího. Já jsem uznal svoji chybu, kde jsem ji udělal.